Připomínám jenom, že ani v zákoně o cenách není specifikace tohoto pojmu. Za mě, dámy a pánové, neříkám, že to musí ministerstvo udělat hned teď, ale pokud bude znovu tento zákon otevírat, bylo by vhodné tuto situaci napravit, už z jednoho prostého důvodu. Budeme možná očekávat různé soudní spory státu s občany, firmami a podobně, a přece jenom nemusíme vynakládat tolik na soudní spory a případné náhrady škody. Takže zkusme termín specifikovat. No fakt, slyšel správně. Ještě poslední věc, nebudu tak dlouhá jako moji předřečníci.

Vážení přátelé, dobré čtení.

Vážený pane ministře Lipavský, děkuji vám za vyjádření vašeho názoru ve vaší bakalářské práci. Děkuji. Máte slovo, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, já se pokusím být velmi stručný. V globálu podporuji všechny tři pozměňovací návrhy svého kolegy pana poslance Havlíčka a dovolím si ještě obhájit jeden pozměňovací návrh, který jsem již avizoval na jednání hospodářského výboru, který se týká odpojování od energií neplatičů v určitém období. Jenom pro upřesnění, ptají se mě lidé, co v globálu je na té faktuře, protože je zajímá ta konečná cena, to znamená to, co zaplatí. Ty faktury jsou poměrně obsáhlé, tak bych jenom zopakoval, že to zahrnuje následující položky. To je částka, kterou platíte za distribuci energie, to je takzvaná regulovaná část poplatků, měsíční poplatek za energie, kterou distributor rezervuje pro vaše odběrné místo, příspěvek, který odvádíte na obnovitelné zdroje energie, poplatek na financování provozu české přenosové soustavy a částka, kterou odvádíte operátorovi trhu s elektřinou. Dále neregulovaná část poplatků zahrnuje silovou elektřinu včetně provize dodavateli, daň z přidané hodnoty, která jde do státní pokladny, a spotřební daň, která jde celní správě. Dále tam máte množství tarifů, a jak jsem se včera dozvěděl, což jsem ani nevěděl, těch tarifů je 26. Takže dnes, když hovoříme o ceně silové energie či plynu, tak hovoříme pouze o té neregulované části poplatků, a ta regulovaná část poplatků vám vlastně bude dodána vaším distributorem na základě jednotlivých tarifů, které používáte. Takže abychom tady řekli na rovinu, vy se to skutečně dozvíte až na základě té cenové vyhlášky, která bude stanovena. Tak, a teď budu velmi stručný, ani nebudu číst úplně všechno, protože já jsem svůj tisk uložil včetně odůvodnění do sněmovního systému a odeslal jsem to všem členům hospodářského výboru. Já jsem velmi konzistentní, já jsem tady již v únoru upozorňoval na to, že se blíží energetická chudoba a že jednotlivé státy řeší takzvané odpojování u neplatičů různým způsobem. Týká se to těch neplatičů, kteří jsou v nějaké tísni, to znamená v ohrožení zdraví či života, například samoživitel, například důchodce, například zdravotně postižený občan, mladá rodina bez příjmů a s jedním dítětem. A jednotlivé státy v období listopad až březen nedovolí distributorům odpojení od elektrické energie či plynu či tepla z důvodu ochrany jejich zdraví a života.

Ano, je to tak, že tento návrh neodpouští tu částku, aby bylo jasno, že tady někomu něco odpouštíme, nicméně v této době vzniká nějaká doba na řešení jednotlivých problémů.

Proto je to v této obecné rovině. Odůvodnění najdete v přiloženém textu, v podrobné rozpravě se k tomu přihlásím a děkuji za to, že jste mě vyslechli. Děkuji. Faktická žádná není, takže další z přihlášených je paní poslankyně Klára Dostálová. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, no, co asi konstatovat po těch všech projevech, které jsme tady dneska slyšeli, a těch skutečných obavách, že nejen občané, ale i firmy hodnotí vládní pomoc v energetické krizi jako nedostatečnou, neúčinnou, nejasnou a pomalou. Hnutí ANO již od února apeluje na vládu, aby zastropovala ceny. Vyslechli jsme si mnoho argumentů, opravdu mnoho argumentů, proč to nejde, že je to technicky nemožné, neproveditelné, ale i argumenty typu, že to je jenom přání populistů a extremistů. To ale nestačilo nám, ale hlavně nestačilo to lidem.

Pravdou je, že drtivá většina z těch lidí ani nevěděla, kdo demonstraci svolává. Šli protestovat kvůli neschopnosti vlády, šli protestovat z obav o jejich budoucnost.